Děkuji. Děkuji. Potom se připraví pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Polským kolegům jsem z českopolského pohraničí procházelo ale úplně všechno. Opravdu úplně všechno.

Pak si stěžujme na Brusel, ale tady jsme si čerpání ohrožovali my sami Češi, žádný Brusel. To je třeba říct. Návrh zákona je fakt zbytečný. To je taková politická proklamace, většinou v obecné rovině, proti které se nedá ani protestovat.

Část druhá, Podpora regionálního rozvoje, § 3.